Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl zamítnut. Prosím. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Ano, děkuji. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Prosím. Petr Čemus.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji na stenozáznam. Ano, také děkuji. Prosím, pokračujte. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.